A bohužel, říkám to velmi smutně, ale bohužel těch, kteří se začínají ocitat v problému, začíná být velmi široká skupina, protože tady je uprchlická krize.

Takže já tenhle názor nesdílím, ale asi to bude už mezi námi rozdíl v politických postojích. Děkuji za slovo. Já vás potěším, paní předsedkyně, prostřednictvím paní předsedající, není tomu tak, nebude ten rozdíl. Protože jsme v situaci, kdy nemůže kolega Pavel Bělobrádek reagovat, tak mě požádal, abych vám tady oficiálně veřejně, i veřejnosti, vyřídil, že on se v tomto smyslu přeřekl. Měl na mysli to, že samozřejmě stát se má starat o lidi, od toho stát je, ale politika jako taková má vytvářet mantinely, je to otázka nějakých idejí, střetu idejí, otázka hodnot.

Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ale nyní trošku kontextu.

Tyto pobytové sociální služby v České republice jsou v podstatě permanentně vytíženy naplno, existuje poptávka, zvýšená poptávka nad nabídkou, existují čekací doby, a do toho nám přicházejí teď občané Ukrajiny, kteří jsou stejně potřební na to kladu důraz, stejně potřební jako občané České republiky.

Má vláda nějaký plán, respektive Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak tenhle problém řešit? Připravuje nějaké speciální dotační programy v této oblasti? Už tak bude chybět 20 % prostředků a k tomu v podstatě budou přicházet klienti, kteří ještě nebudou mít vyřízený příspěvek na péči, který je ale důležitou součástí ekonomiky těch příspěvkových a neziskových organizací. Bez těch příspěvků na péči se dlouhodobě neobejdou, a proto je otázka, jak se k tomu vláda postaví, a bylo by dobré, kdyby to někdo nějak explicitně tady řekl.

Takže jestli se v tomhle s něčím takovým počítá, protože je dost možné, že bude třeba chybět i personál.

To je ode mě vše.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Já bych se také ve svém projevu rád soustředil čistě na formu vyhlášení nouzového stavu, nikoliv na obsah, o kterém byla převážná část dnešních vystoupení. Víte, nedávno jsme si připomněli 100 dní trvání této vlády a já za těch 100 dnů už potřetí vystupuji jako předseda ústavněprávního výboru a řekněme z právního pohledu na určitou věc a už potřetí zde budu mluvit o obcházení zákona touto koalicí.